My jsme podepsali memorandum, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, všechny stavební spořitelny, s tím že nám pomohou s energetickou transformací domácností. Ví, že bude tisíc korun příspěvek, pomohou každému klientovi, každému občanovi, který bude chtít investovat do snížení energetické spotřeby jeho bydlení, s vyřízením dotace, případně úvěru, poradí mu, dají mu seznam, a to všechno na náklady stavebních spořitelen.

Myslím si, že to je takové winwin řešení, systém bude fungovat, přinese nové benefity pro občany, a současně přinese úsporu to řešení dvě miliardy ročně na straně státního rozpočtu. Děkuji.

Děkuji panu ministrovi.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.

Zatím poslední faktická. Děkuji.

Děkuji.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Já budu hovořit o vztahu konsolidačního balíčku a vědy. Konsolidační balíček vlády pětikoalice navrhuje omezení investic do vědy a výzkumu. Omezení investic do vědy může mít několik negativních dopadů. Věda je hnací silou inovací, které jsou základem technologického pokroku předchozích, současných i budoucích společností. Rozvoj a dominance západních společností vždy byla založena na technologické převaze, která byla hnána a podporována vědeckým výzkumem a jeho přetavením v rychlý růst technologických inovací. Omezení investic do vědy může brzdit vznik nových zásadních objevů, a tím i vývoj nových technologií. Nové technologie jsou nezbytné pro zabezpečení ekonomického růstu, a tím i blahobytu obyvatelstva. Je třeba nových technologií v těchto oborech. Je to něco, co mě zajímá a co mě napadlo.

Oni i naši vědci na tomto pracují. Mám jednoho příslušníka rodinného, který na tom pracuje. Inovace a nové technologie vedou ke vzniku nových odvětví, které mohou generovat nová pracovní místa. Omezení investic do vědy může omezit i ekonomický potenciál díky nedostatku technologických inovací, a tím snížit konkurenceschopnost naší společnosti vzhledem k jiným progredujícím ekonomikám.